A nyní dovolte, abych přednesla stanovisko poslaneckého klubu sociální demokracie. Exekuce, férovější exekuce, nová pravidla tohle je věc, která se v naší zemi diskutuje dlouhé roky, pamatuje to několik Sněmoven.

Proto když sociální demokracie vstupovala do vlády, tak v rámci programu práva a spravedlnosti prosazovala několik principů, které se nakonec objevily právě v principu, nových principech exekucí, které jsou vtěleny do programu vlády, jako je princip jeden dlužník jeden exekutor, úvaha směrem k zavedení místní příslušnosti exekutorů, také oddlužování zranitelných skupin dlužníků, jako jsou děti nebo senioři, a samozřejmě také podpora zastavování takzvaných marných, nebo chceteli, bezvýsledných exekucí, to znamená těch, které dlouhé roky znamenají, že věřitel nevidí ani korunu, exekuce probíhá jako exekuce pro exekuci a velmi často dlužníci, kteří se zadlužili ještě v dobách poslední hospodářské krize, upadají do dluhové pasti a výsledek je, že nefunguje nic. Tyto principy logicky sociální demokracie také hájí tady na půdě Poslanecké sněmovny i ve výborech. Tomu odpovídalo také to, že jsme jako poslanci podpořili poslanecký návrh, který se týkal právě těch dvou nebo tří principů, chceteli, jednak tedy princip jeden dlužník jeden exekutor, místní příslušnosti exekutorů a zastavování marných exekucí. Později jsme formulovali pro účely této Sněmovny a řekněme předvídatelnosti našich postojů a našeho poslaneckého klubu program Druhá šance pro nová pravidla exekucí, který bych shrnula do jednoduché věty ano poctivému splácení dluhů a ne dlužnímu otroctví. V tomto duchu jsme také následně podporovali vládní návrh zákona, který předložila paní ministryně spravedlnosti a který ony principy, princip jeden dlužník jeden exekutor, pro řekněme férovější, ale také účinnější exekuce tam byl obsažen, a stejně tak princip zastavování marných exekucí. Naše stanoviska se tedy nemění a snažíme se je po celou dobu prosadit s cílem zajistit, aby věřitelé, zejména drobní a malí věřitelé, a dlužníci, povinní, jejich rodiny byli v rovném postavení vůči soudu nebo soudnímu exekutorovi.

Koneckonců jsou to i naši zaměstnavatelé, kteří podporují aktivně nová pravidla exekucí, protože je pokládají ve stávající podobě za neúčinná a neefektivní. Nyní mi dovolte, abych se tedy k naplnění oněch principů ze strany našeho poslaneckého klubu sociální demokracie vyjádřila z hlediska finálního hlasování nových pravidel exekucí, se kterými se dnes nebo případně v pátek vypořádáme. První okruh, princip jeden dlužník jeden exekutor, nebo chceteli, místní příslušnost exekutorů. Poslanecký klub bude podporovat takzvanou teritorialitu exekutorů, to znamená místní příslušnost exekutorů, někdy je o ní hovořeno jako o takzvané čisté teritorialitě.

Nebudu již detailněji popisovat, předřečník kolega Výborný ji popsal poměrně detailně, jenom se snad vymezím v tom smyslu, že pokládáme za lepší tu variantu první, kterou budeme hlasovat, nikoli tu rozšířenou. Zajímavé je, že pokud jsem hovořila se zástupci družstev, společenství vlastníků jednotek a nájemníků, tak naopak vůči mně podporovali to, aby byl zaveden princip jednoho exekutora, pokládali to za vhodnější. Takže spotřebitelskou teritorialitu podpoříme v té oné první verzi, nikoli v té rozšířené. Nebudeme podporovat nepravou teritorialitu nebudu to blíže rozvádět, zkrátka podle našeho soudu už ty principy, které jsem popsala, které dlouhodobě zastáváme, v ní už nejsou naplněny. Jak zdůrazňuji, jsou to ty exekuce, které se vedou jako exekuce pro exekuci, věřitel nevidí ani korunu, a to není, to se asi, kolegové a kolegyně, shodneme, smysl vedení exekuce. Tady podotýkám, že jsme podporovali vládní návrh paní ministryně spravedlnosti Marie Benešové, nicméně vidíme, kam došlo to finální hlasování, takže avizujeme, že podpoříme všechny návrhy, které zavádí zastavení exekucí včetně bagatelních exekucí. U takzvaných bagatelních exekucí avizujeme, že budeme podporovat ty pozměňovací návrhy, které upravují ten původní návrh. Pokládáme je za důležité, jinak bychom proto nehlasovali, a budeme tedy podporovat i snížení náhrad pro případ zastavení bagatelních exekucí. Druhým balíkem, ke kterému se chceme vyjádřit, je otázka řekněme snazší administrace, účinnosti nevím, jestli se to v případě exekuce dá říct, kolegové a kolegyně, ale řekněme příjemnější komunikace mezi věřiteli, dlužníky, exekutory, zaměstnavateli. Podpoříme všechny pozměňovací návrhy, které přináší do exekucí elektronizaci, informace o stavu exekucí, zveřejňování dat exekucí. Pokládáme to za přirozené a za něco, na co dlouho účastníci na všech stranách exekučního řízení čekají. No a poslední věc, ke které se chci vyjádřit stručně za poslanecký klub sociální demokracie: podpoříme také úpravy mobiliárních exekucí a zlepšení řekněme transparentnosti, ale také kontroly komunikace mezi exekutory, jejich zaměstnanci a povinnými, a to z toho důvodu, že tohle je velmi často bod exekuce, který vede k tomu, že dozor nad exekutory má co dělat nejenom tedy Ministerstvo spravedlnosti, ale i další dozorující pracovníci a máme zkušenosti při komunikaci s povinnými, ale i tedy některými malými či středními věřiteli, že tohle je přesně ten bod, který potřebujeme, chceteli, humanizovat. Tady ten pojem se v poslední době opakovaně používá.

K účinnosti v tuto chvíli nezaujmeme stanovisko jako poslanecký klub sociální demokracie. Otevřeně říkám, že budeme tuto záležitost ještě konzultovat s paní ministryní spravedlnosti a rozhodneme se podle jejího stanoviska, protože v rámci projednávání opakovaně toto bylo diskutováno, takže budeme se řídit stanoviskem ministryně spravedlnosti, která samozřejmě na základě toho, co Poslanecká sněmovna schválí, bude mít odpovědnost toto zavést do praxe, to znamená, budeme respektovat její stanovisko z hlediska startu nových pravidel.